Sociální služby. Já jsem si tu napsala celkově 17 kroků, které jsme v posledních dvou týdnech pro sociální služby udělali. Myslím si, že nejdůležitější je, abychom komunikovali, všem dávali jasné pokyny a monitorovali situaci.

Všechny pokyny, co se týká sociálních služeb, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí nově vyhotovuje ve dvou verzích. A ta druhá pro ty, kteří to potřebují velmi podrobně a technicky, tak je skutečně, řekněme, úřednická, do detailů, má většinou deset, patnáct, dvacet stránek. Takže každý pokyn, který připravujeme, je vystaven ve dvou verzích A4, pak podrobně je technicky, ať si každý vybere.

Včera jsme s Ministerstvem zdravotnictví dokončili pokyny pro sociální služby v návaznosti na tzv. semafor. Krátká a stručná a potom velmi podrobná.

Myslím si, že to je extrémně důležitá věc pro psychologickou pohodu zaměstnanců. Já jsem přes léto navštívila desítky zařízení.

Takže to plošné testování zaměstnanců na minimálně stejné úrovni jako v létě je podle mě v tuto chvíli klíčové a žádoucí.

Požádali jsme kraje na začátku tohoto týdne, aby si připravily krizové plány pro možný výpadek personálu.

A také jsem požádala pana ministra zdravotnictví, abychom se případně vrátili k té diskuzi, zda nedat krajům pokyn, jak zajistit krizová lůžka pro případ většího počtu infikovaných klientů.

Víte, že jsme vyhlásili výzvu na dofinancování provozu sociálních služeb v souvislosti s covidem. Ty peníze začínáme vyplácet.

Vyplatili jsme téměř 3 mld. korun. Já si myslím, že to velmi motivovalo všechny zaměstnance a pracovníky. Cítili se finančně, nejenom slovně oceněni za tu skvělou práci, kterou odvedli, a já jim za ní ještě jednou děkuji.

Tento způsob komunikace na týdenní bázi se nám velmi osvědčil, protože tam máme skutečně okamžitou zpětnou vazbu, co je ještě potřeba udělat, co chybí, co změnit, co zlepšit, nebo naopak co funguje velmi dobře.

To znamená, že nad rámec toho středečního formátu se třiceti největšími aktéry také několikrát týdně komunikuji se zaměstnanci nebo vedením jednotlivých sociálních služeb. Včera to byla Charita Uherský Brod. A také se nám to velmi osvědčilo, protože opravdu ta upřímná zpětná vazba, jaké mají jednotliví poskytovatelé problémy, co potřebují, co funguje, co nefunguje, je prostě neocenitelná. My jsme také tento týden zavedli, protože víte, že sociálních služeb mámě několik tisíc, na Ministerstvu práce a sociálních věcí hotline, která je neustále vlastně funkční pro případné dotazy, dovysvětlení, zpětnou vazbu, tak aby skutečně všichni měli veškeré informace. Je to velmi důležité, je dobře využívaná.

A cokoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo, tak je ve dvou verzích, v té podrobné a v té srozumitelné.